Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova. Zástupce veřejného ochránce práv, ombudsmana, volíme podle zákona č. 349/1999.

Poslanecká sněmovna na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a Senát. My jsme oslovili jak Kancelář prezidenta republiky, tak Kancelář Senátu.

Volební komise oba životopisy i materiály, dopisy kandidátů, rozeslala předsedům poslaneckých klubů.

V usnesení č. 110 konstatujeme čtyři návrhy. Pro stenozáznam ještě jednou: Zdeněk Koudelka, navržen prezidentem, Stanislav Křeček, navržen prezidentem, Markéta Selucká, navržena Senátem, a Eliška Wagnerová, navržena také Senátem. Opět zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V usnesení je návrh na volbu tajnou. Tady ještě musím konstatovat, že nově zvolený zástupce veřejného ochránce práv se ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, který je podle zákona povinen složit do deseti dnů ode dne volby, a jeho funkční období je také na šest let. I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté po případných návrzích o hlasování o způsobu volby. Do rozpravy se přihlásili pan předseda Michálek a paní poslankyně Richterová. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, není to úplně často, kdy bychom vedli rozpravu k nominacím ve vztahu k funkcím, které volí Poslanecká sněmovna. Nicméně myslím, že v tomto případě je to namístě, protože nominace, která přišla od pana prezidenta republiky, je podle mého názoru, a nejen mého, velmi kontroverzní. Pokud jde o pana Zdeňka Koudelku, domnívám se, že nesplňuje základní požadavky, které jsou kladeny na zástupce ombudsmana, a to že tato funkce má být završením kariéry, dlouholeté služby občanům s konkrétními pozitivními výsledky a že do této funkce patří renomovaná nezávislá osobnost. Bohužel v případě pana Koudelky je seznam věcí, které jsou nějakým způsobem nedůvěryhodné nebo pochybné, poměrně dlouhý. Za prvé je velmi zvláštní, že prezident republiky Miloš Zeman, který se před svým zvolením jednoznačně distancoval od amnestie svého předchůdce Václava Klause, nyní navrhuje kandidáta, který se měl na přípravě této amnestie podílet. Za druhé je velmi zvláštní, že pan Koudelka měl za sebou několik návrhů, které byly Ústavním soudem shledány protiústavními, ať už jde o pokus změnit volební systém České republiky na většinový, aniž by se změnila ustanovení Ústavy, nebo ať jde o podporu nezákonného odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové. Samozřejmě jsou tady i nějaké další věci, ať už je to podíl na opoziční smlouvě, kauze Diag Human a podobně. A v neposlední řadě také to, že pan Koudelka v době, kdy byl ještě poslancem této slavné Sněmovny, spolupředložil zákon o exekucích, který byl, jak se následně ukázalo, extrémně nedomyšlený a který uvrhl 800 tisíc lidí, občanů této republiky, do dluhové pasti, do nevyhnutelné situace, ze které těží pouze několik magnátů a finančních společností. Takže se domnívám, že v tomto případě rozhodně nejsou splněny požadavky, že by pan Koudelka byl renomovanou osobností, za kterou by byly konkrétní pozitivní výsledky ve službě občanům, ale že v tomto seznamu, jak jsem ho předestřel, se spíš ukazuje opak.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že ve světle těchto informací ani nehrozí, že by snad bylo panu prezidentovi vyhověno a že by pan Koudelka byl kandidátem i této Sněmovny. Ale přece jen, aby skutečně nebylo pochyb o tom, jak velmi problematická osobnost to je, ještě vypíchnu několik informací navazujících na to, co už zaznělo od mého předřečníka.

Ještě poslední věc, kterou si dovolím připomenout.

Ráda bych, abychom měli na paměti všechny tyto kontroverzní údaje z minulosti a abychom volili správně. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu volební komise, abychom v tomto případě uplatnili volbu tajnou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali.

Rád tak učiním. K vyplňování lístku: znovu prosím, je potřeba označit každé jméno, respektive číslo před každým jménem na volebním lístku.

Je pravda, že dlouhodobě je množství neplatných lístků, často opravdu chybou, stále velké, a myslím si, že je to velká škoda. Takže označit každé jméno. Děkuji, pane předsedo. Přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom mohli uskutečnit volbu.